Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 41. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejdříve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ještě téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Prosím vás o ztišení. Ptám se, zda má někdo jiný návrh?

Návrh byl přijat.

Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, vítám, ale zároveň i prosím o ztišení.

Nejprve vás seznámím s návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium. Prosím vás o ztišení a přesunutí vašich rozhovorů případně do předsálí, abychom věděli, jakým způsobem bude program upraven. Pan poslanec Teleky ruší omluvu, která byla před chvílí načtena. Pan poslanec Volný ruší omluvu. Navrhujeme vyřadit z návrhu pořadu body 2 a 114. Jedná se o sněmovní tisk 96, ochrana veřejného zdraví, druhé a třetí čtení. Navrhujeme zařadit do návrhu pořadu nové body, a to sněmovní tisk 291, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, druhé a třetí čtení, a to do bloku Zákony druhé čtení, respektive Zákony třetí čtení;

Dále navrhujeme projednávat ve středu 12. října: sněmovní tisk 301, důchodové pojištění, druhé čtení, jako první bod; sněmovní tisk 29, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, druhé čtení, jako druhý bod. V pátek 14. října nejdříve projednávat body z bloku Zákony třetí čtení, a to v následujícím pořadí: bod 100, sněmovní tisk 160 nízkoemisní vozidla; bod 102, sněmovní tisk 31 autorský zákon; bod 104, sněmovní tisk 139 digitální nástroje; bod 106, sněmovní tisk 175 mezinárodní justiční spolupráce; bod 107, sněmovní tisk 199 užívání bytů; bod 109, sněmovní tisk 207 civilní letectví; bod 111, sněmovní tisk 216 podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích; bod 112, sněmovní tisk 256 sankční zákon. Dále pak pokračovat bodem 32, sněmovní tisk 313 energetický zákon, první čtení, podle § 90 odst. Poté případně projednávat body dle návrhu pořadu schůze. Dále sděluji, že ve čtvrtek 13. října bychom pokračovali bezprostředně po projednání bodu 165, tedy písemné interpelace, body dle návrhu pořadu schůze. Informace na závěr. Na minulých schůzích